Můžete pokračovat. Ohrožena jsou vlastně pracovní místa kvalifikovaných absolventů škol zaměřených na cestovní ruch, kteří těžko hledají uplatnění, a narušen je i systém profesního vzdělávání průvodců. Tento problém se v minulosti řešil několikrát na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také na podvýboru pro cestovní ruch a aktéři těch setkání se shodli na společném záměru, aby se maximálně tvrdě postupovalo proti těmto amatérským průvodcům, kteří tu neoprávněně podnikají. Hlavně nemáme kontrolu nad tím, co turistům vykládají.

I proto bych tu chtěla podpořit tento návrh zákona, aby průvodcovská činnost byla závislá aspoň na odborné způsobilosti, i proto, že cestovní ruch má pro ekonomiku státu velký význam. Děkuji za pozornost.

Ano.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu mimořádně stručná vzhledem k času.

Mám problém s tím, abychom převedli tuto činnost do vázané živnosti.

Chtěla jsem poděkovat kolegům z ANO, kteří předložili komplexní pozměňovací návrh, a chtěla bych se přimluvit za to, abychom tento tisk postoupili do dalšího čtení, abychom ho ani nevraceli, ani nezamítali, ale tím problémem se věcně zabývali a došli ke kompromisu, který bude přínosem pro situaci v Praze i v dalších městech. Děkuji. Nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, tím pádem končím obecnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova. Máte zájem? Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, já chci především zdůraznit, že jsem poslouchala celou rozpravu, jednotlivé argumenty, a za Prahu chci říct, že pokud projevíte tu ochotu a pustíte ten zákon, který Praha považuje za důležitý, do dalšího čtení, že bude prostor o všech těch věcech debatovat. Proto nechci jednotlivě reagovat na jednotlivé výhrady, jenom bych vás chtěla poprosit o podporu toho návrhu. Je to vlastně stručný návrh. Pokud by se to vracelo k dopracování Praze, tak my bez toho, aby se tady na půdě Parlamentu o tom vedla debata, tak bychom třeba příště zase předložili návrh, který by se vám v něčem nelíbil. Podle mého názoru, pokud si myslíte, že průvodcovská činnost potřebuje nějaké změny, nějaké zkvalitnění, tak to podpořte s tím, že my budeme za Prahu připraveni se účastnit debaty, s tím, že je možné pak v podrobném čtení, ve druhém čtení ten návrh pozměnit tak, aby byl naplněn cíl, který Praha sleduje, to znamená zkvalitnit průvodcovou činnost. Děkuji vám.

Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Prosím. Děkuji.

Děkuji. Máme tady návrh na vrácení předloženého návrhu k dopracování.

Takže první se každopádně hlasuje vrácení předloženého návrhu navrhovateli. Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vrácení předloženého návrhu... Tak dobře, ukončuji hlasování.

Odhlásím znovu. Přihlaste se prosím.

Přistoupíme k hlasování o vrácení předloženého návrhu k dopracování. Kdo je proti?

Dále budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Nikoho nevidím, přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru?